Podle mě je to správně.

Faktická poznámka, paní poslankyně Kovářová. Děkuji. Dovolte, abych reagovala na paní ministryni.

Tento návrh vítáme. Na kraje jste se vykašlali. Ale to jsou sliby, které už jste jim dávno dali. A to je velká chyba. Protože na krajské komunikace se nedostane jednomu kraji, a to je Praha. A to vy určitě dobře víte. Proto samozřejmě také budeme navrhovat, a už i Liberecký kraj bude navrhovat, aby byl tento výpadek pro kraje také pokryt ve výši 500 korun na obyvatele. A abych vás uklidnila, konzultovala jsem, zda v tomto senátním návrhu se jedná o přílepek. Nejedná se o přílepek, a to proto, že vy něco berete a zároveň ten pozměňovací návrh to tam vrací. V tomto případě se o přílepek nejedná. Takže doufám, že vyjádříte kladné stanovisko pro podporu tohoto senátního návrhu. A ještě ke státnímu rozpočtu k tomu se vyjádřím příště. Děkuji. Děkuji za dodržení času. Na průběh debaty faktickou poznámkou bude reagovat pan poslanec Adamec. Ano, děkuji.

Prostě my jsme to udělali. Děkuji.

Děkuji. Faktická poznámka, pan poslanec Běhounek. Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, dámy a pánové, byl jsem tady dvakrát zmíněn z hlediska kompenzací. Přepočítejte si to, jak chcete, 4 miliardy evropských peněz, které byly zablokovány, budou uvolněny.

Takže pro kraje o tom budeme jednat ve čtvrtek, je to pro nás přijatelná záležitost, protože my nejsme schopni ze svých finančních prostředků ty silnice opravovat. A dohoda mezi hejtmany na videokonferenci byla jednoznačná. Já jsem přesvědčen, že to je řešení velice správné, především proto, že všichni se zaštiťujeme tím, jak chceme podpořit ekonomiku, jakým způsobem to chceme rozeběhnout. Faktická poznámka paní poslankyně Kovářové.

Ty ostatní miliardy na silnice jste každý rok v podstatě také dostávali. Vždycky jste to dostávali ale velmi pozdě, což je i tento případ. Protože jestli ten slib byl vyřčen, máme červen, tak jsem zvědavá, jak ty peníze stihnete proinvestovat. Ale samozřejmě krajům je přejeme.

Takový návrh tady ve Sněmovně leží. Je to návrh na změnu rozpočtového určení daní krajů. Bohužel paní ministryně se poučila z práce opozice a zdatně obstruovala projednávání tohoto zákona. Děkuji. Faktická poznámka pan poslanec Běhounek.

Kovářová prostřednictvím pana předsedajícího, samozřejmě to je věc názoru.

Děkuji.

A musím konstatovat, že to je moje poslední poznámka týkající se krajů.